Pokud se navrhovatel zákona o kompenzačním bonusu rozhodl definovat malé firmy počtem společníků, nikoliv pomocí jiného kritéria, jeví se nám jako vhodné rozšířit maximální počet společníků společnosti s ručením omezeným, která má být subjektem kompenzačního bonusu. Tady bych poprosila, zda by bylo možné hlasovat o každém bodu návrhu samostatně.

Nikoho nevidím, a mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Já bych se ráda tímto přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě a je veden pod číslem sněmovního dokumentu 7482. Děkuji.

Máte slovo. Jedná se o to, že ve vládním návrhu se v rozhodném období posuzuje, zda byl pokles příjmů podnikatelů nejméně o 50 %. Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný, připraví se Vojtěch Munzar. Já jenom formálně. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil pod číslem 7555. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

První pozměňovací návrh se týká právě toho, co tady bylo v obecné rozpravě už diskutováno, a to je ten limit, ta hranice poklesu příjmů o 50 %.

Nicméně právě ti sekundárně postižení živnostníci, kteří mají poklesy menší než těch 50 %, tak přesto jim mnohé náklady zůstávají. Zároveň podle mého názoru hranice 50 % trestá zejména ty, kteří se snažili a snaží aspoň částečně své příjmy nahradit, protože je museli nahradit a musí nahradit, protože musí platit ty své náklady. Ti se třeba těžko mohou díky své snaze dostat na těch 50 % propadu a díky té své snaze by přišli o nárok na kompenzační bonus, nedosáhnou na něj a za tu snahu budou trestáni. Proto předkládám pozměňovací návrh ve dvou variantách.

Ale my všichni víme, že např. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další, univerzálnější kompenzační program. Dneska nevíme jeho nastavení, nevíme skutečně, jestli bude jeden, nebo budou dva. Možná se změní i ten název.

A snažil jsem se to napsat, aby to bylo s univerzálními kompenzačními programy.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě jsem opomněl odůvodnit v obecné rozpravě jeden pozměňovací návrh, který je velmi podstatný v současné době, kdy bojujeme s epidemií, a to je umožnit i živnostníkům, co jsou OSVČ, kteří si nehradí nemocenskou, aby nepřišli o těch 370 korun na den v případě, že budou v karanténě nebo v izolaci, které dostávají zaměstnanci. Máme za to, že je podstatná pozitivní motivace lidí, abychom společně tu epidemii zvládli, a tohle je jeden z nástrojů, jak k tomu přispět. To znamená, navrhujeme, aby stejně jako všichni zaměstnanci, i živnostníci, pokud budou v karanténě nebo v izolaci, dostali extra bonus, a to 370 korun na den. To je pozměňovací návrh pod číslem 7549. Všechny návrhy předkládám společně s kolegyní Věrou Kovářovou od Starostů a s kolegou Tomášem Martínkem od nás z pirátského klubu. A jde o tyto návrhy:

Dále to, aby pěstouni nemuseli prokazovat, že omezená činnost je jejich primární zdroj příjmu.